Děkuji. Ještě jednou, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové.

Návrh se týká přípravků na ochranu rostlin. Užívání přípravků na ochranu rostlin je zcela zásadním faktorem ovlivňujícím jak kvalitu, tak i kvantitu rostlinné produkce. Palčivým problémem trhu s přípravky na ochranu rostlin je uvádění nelegálních, to jest padělaných či neschválených, přípravků na trh. Hlavním cílem návrhu je snížit výskyt nelegálních přípravků na ochranu rostlin na domácím trhu, a tím přispět ke zvýšení ochrany životního prostředí a potravinového řetězce. Tento cíl je realizován zejména těmito opatřeními: posílení kontroly nad distribučním řetězcem přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin, a to prostřednictvím povinné registrace distributorů přípravků pro profesionální použití, nebo omezení přebalování přípravků, dále zpřesnění úpravy aplikace prostředků na ochranu rostlin a navýšení sankcí za nejvážnější přestupky na úseku rostlinolékařské péče. V návaznosti na závěry národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů byly do návrhu zapracovány změny směřující ke snížení spotřeby pesticidů, které se týkají zpřesnění regulace letecké aplikace; odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin; omezení pro používání přípravků v určitých oblastech; právní úpravy integrované ochrany rostlin a snížení rizik spojených s používáním pesticidů pro zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, i zde se pokusím vypíchnout podle mého názoru nejdůležitější záležitosti týkající se tohoto zákona. Předložený návrh zákona má za cíl posílení kontroly nad používáním přípravků na ochranu rostlin a snížení potřeby pesticidů. Problémy, na které návrh zákona reaguje, se dají rozdělit v podstatě do následujících relativně samostatných skupin: za prvé integrovaná ochrana rostlin, za druhé pronikání padělaných přípravků na ochranu rostlin na trh v České republice, dále proces povolování přípravků na ochranu rostlin, další pravidla pro trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin, která byla definována pracovní skupinou v rámci národního akčního plánu, doba trvání povolení sušáren dřeva a v poslední řadě právní úprava evidence sadů. Cíl návrhu je realizován zejména těmito opatřeními: Je to posílení kontroly nad distribučním řetězcem přípravků (a) pomocných prostředků na ochranu rostlin, jako je registrace distributorů a omezení přebalování chemických přípravků, dále zpřesnění úpravy aplikace prostředků na ochranu rostlin a v neposlední řadě sladění sankcí se sankcemi podle obdobných úprav, například jako je chemický zákon.

Do návrhu jsou závěry národního akčního plánu zapracovány a směřují ke snížení spotřeby pesticidů, které se týkají, jak zde šíře řekl pan ministr, takže se pokusím jenom ve zkratce. Je to zpřesnění regulace letecké aplikace, za druhé odborná způsobilost pro nakládání s přípravky, za třetí omezení pro používání přípravků v určitých oblastech, za čtvrté integrovaná ochrana rostlin a za páté snížení rizik spojených s používáním pesticidů pro zdraví lidí, zvířat, rostlin s dopadem na životní prostředí. Děkuji vám za pozornost. Také vám děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Prosím, paní poslankyně Havlová, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pokusím se být velmi stručná, ale důvody, proč přijmout tento zákon, jsou zcela jasné. Týká se to nás všech, protože se to týká nejen zdravých rostlin, ale hlavně dopadů na naše zdraví.

Lze očekávat pozitivní dopady v oblasti kontroly a zrychlení objasnění původu takových přípravků.

Je proto nezbytné, abychom urychleně zareagovali a posílili možnosti kontrolních úřadů k identifikaci takových nelegálních produktů.

Během této ojedinělé akce Europol zachytil kolem 190 tun nelegálních či padělaných pesticidů.

Autoři studie také naprosto správně varují před možnostmi zdravotními a environmentálními důsledky použití nelegálních pesticidů, které nebyly podrobeny rozsáhlému a přísnému posuzování bezpečnosti, tak jak je to požadováno pro řádně registrované přípravky na ochranu rostlin, na něž klademe stále vyšší bezpečnostní nároky. Důvody, které jsem tady uvedla, jsou pádným argumentem, proč pustit tento zákon do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím. Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Bendl. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Kolik jich bylo uloženo, v jaké míře a tak dál, protože se tady ty sankce poměrně radikálně zvedají. A není to tak, že by se to týkalo zločinců nadnárodních a podobně, ale týká se to například i obyčejných včelařů.

Žádnou přihlášku nevidím. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda chcete závěrečné slovo. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?